A další návrh je vedený jako 8116, týká se stravenek vrátit do stavu možnosti, nikoliv povinnosti vyplácet příspěvek na živobytí v poukázkách, až na výjimky, po šesti měsících.

Takže to bylo velmi, velmi stručné. Nechci tady tuto debatu v tento okamžik prodlužovat, to bylo velmi stručné představení těch prakticky čtyřiceti pozměňovacích návrhů, které k tomuto tisku budou nahrány. Já se k nim ještě přihlásím v podrobné rozpravě a avizuji, že před svým vystoupením si pravděpodobně budeme nuceni vzít ještě krátkou přestávku na dokončení těch návrhů, a ještě jednou děkuji kolegyním a kolegům za kolegialitu. Děkuji a budeme pokračovat. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, děkuji.

Takže to je ten první, ke kterému jsem chtěl hovořit.

Z aktuální analýzy odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj vyplynulo, že mopka na kauci je velmi účinným nástrojem pro řešení bytové situace domácností nacházejících se v těchto substandardních typech bydlení.

Takže z těchto dat a z těchto čísel je evidentní, že opravdu tato pomoc pomáhá a je opravdu potřebná, takže věřím, že i v tomto případě zvážíte podporu tohoto pozměňovacího návrhu a podpoříte ho.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zkusím ještě jednou vypíchnout hlavní výhradu, kterou se snažíme vyřešit pozměňovacími návrh, a to je problém, že lidé žijící v nevyhovujících bytech za toto budou potrestáni nejen tím, že přijdou o dávky na ty byty, ale ještě přijdou o dávky na živobytí. Oni přijdou i o dávky na jídlo kvůli tomu, že bydlí v nevyhovujících bytech, a naopak ten návrh nahání lidi právě obchodníkům s chudobou do ubytoven. To je ta základní výhrada, protože skutečně ten návrh není v této věci dobře zpracovaný. Děkuji za pozornost. Děkuji.